Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Pan premiér mně odpověděl. Všechny ty kontroly, které musíte dělat, zatěžujete Finanční správu nějakým instrumentem, který je úplně zbytečný. A ptal jsem se vás ještě na jednu podotázku.

Chcete, aby lidi sázeli? A říkají to všichni odborníci. Pět set účtenek znamená třeba pět set falešných účtenek, které se dají do systému nahlásit. Já se ptám, jestli opravdu máte po těch dvou letech pocit, že ta Účtenkovka má nějaký smysl, jenom nezatěžuje, nestojí peníze, nezdržuje třeba i Finanční správu. Děkuji a reagovat bude pan předseda vlády.

33 miliard. A paní ministryně financí se i zdržela, takže to musíte reklamovat u někoho jiného. To nebyl návrh Ministerstva financí ani návrh vlády, tak jak byl přijat tady ve Sněmovně. Takže to musíte mluvit s někým jiným. Děkuji. Tím jsme vyčerpali tuto interpelaci a s další interpelací vystoupí paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Valenta. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, já se na vás obracím ohledně rozpočtu státních hmotných rezerv.

Já jsem vás chtěla poprosit, pane premiére, abyste se na tuto oblast podíval a zajistil, že budeme mít dostatek těchto základních prostředků.

Děkuji za slovo.

Takže v současné době je finalizován materiál o prodeji kovů, které dosud byly drženy v hmotných rezervách, ale nebyly v minulosti použity k řešení žádné krizové situace. Je to první krok na cestě, která by měla vést k celkové modernizaci a zefektivnění oblasti hmotných rezerv. Jsem přesvědčen o tom, že koncept držení základních kovů je překonaný, a proto jsem...

To není zlato.

Tak blbě to prodali.

Nesmysl.

Je zřejmé, že v minulosti jednotlivá ministerstva řešila separátně pouze své vlastní, úzce resortní zájmy, snažila se své položky navýšit, nikoliv nahradit přežilé položky moderními.

To jsme neřešili.

Děkuji.